Dobrý večer, dámy a pánové.

Takže bych vás chtěla poprosit, až domluvím, abychom se věnovali tomuto procesu.

Proto tady již poněkolikáté, byť opoziční politik, vystupuji s tím, že v zásadních otázkách nadále podporujeme naši vládu. Ano, máme výhrady. Máme výhrady a naše výhrada dnes směřuje především k tomu, že Česká republika a její zástupci podpořili zrušení bezvízového styku s Tureckem. To je pravda.

Přála bych si, a záleží mi na tom, aby všechno to, co tady pan premiér na úvodu řekl, bylo naplněno, aby byly naplněny dohody a aby Evropa migrační krizi zvládla. Já rozumím tomu, proč byly Turecku poskytnuty finanční prostředky. Jenom 360 tisíc dětí bylo integrováno do tureckých škol.

Dohoda přece přináší dvě důležité věci. To není málo. Vím, že naše Ministerstvo vnitra a bezpečnostní orgány dokážou prověřit každého, kdo přichází.

Jsem přesvědčena, že musí i zpětně dojít k prověření všech, kteří v uplynulých měsících do Evropy přišli. Ale chceme, aby Evropa byla dlouhodobě závislá na Turecku? Já si to nedovedu představit. Proto je nesmírně důležité, aby opravdu byla vybudovaná společná pobřežní a pohraniční stráž s dostatečnou kapacitou, s dostatečnými schopnostmi. A my na to musíme být připraveni.

To je důležité.

Situace v Řecku je opravdu kritická, a byť chápu, že postupně se část uprchlíků bude vracet do Turecka, tak si myslím, že by Evropská unie a evropské země měly dát dostatečné kapacity i na to, aby tam byla únosná humanitární situace, protože přes všechna rizika a přes všechno to, co třeba i dnes prožíváme, mnozí z těch, kteří jsou na cestě, jsou opravdu lidé, kteří utíkají před válkou, jsou to i rodiny s dětmi. Jestli tohle nebudeme vidět, jestli nebudeme vidět, že jsou to lidé, tak jsme úplně ztratili vztah k hodnotám, na kterých Evropa, naše civilizace stojí. Platí to. Ano, musíme chránit bezpečnost, především bezpečnost občanů Evropy. Ano, je to pravda. Ale nezapomínejme v lidech vidět lidi. Chtěla bych velice apelovat na to, abychom zůstali pevnou součástí Evropské unie.

Ale my nesmíme zůstat jenom pevnou součástí Evropské unie.

Nesdílím ten pohled ideologického vnímání událostí posledních let. Ano, my i naši spojenci děláme chyby. Dělali jsme chyby i při řešení migrační krize. Ale přesto musíme za naše společné zájmy bojovat a nesmíme promarnit naše šance do budoucna. Děkuji vám za pozornost. Budeme pokračovat faktickou poznámkou paní poslankyně Hnykové. Připraví se paní kolegyně Černochová.

Děkuji, pane předsedající. Vážená dámy a vážení pánové, my tady probíráme informace vlády České republiky o migrační krizi. Podívejte se za nás. Sedí tady jediný ministr. Kde je předseda vlády? Kde je?

A opět tu pan předseda vlády není! Omlouvám se, ztiším se. Pokud se stane, že se pan předseda vlády nedostaví, poslanecký klub Úsvit požádá o přestávku do té doby, než se sem vrátí. Děkuji a omlouvám se za zvýšení hlasu. Zatím to bylo podmiňovacím způsobem.

Já vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Spustím gong, aby všichni věděli, že budeme hlasovat.

Já jsem vycházel ze slov paní kolegyně. Nechci je překroutit, ale tak jste to řekla. Pane předsedající, já to upřesním. Já bych chtěla přerušit schůzi do příchodu pana předsedy vlády. Ne, je to hlasovatelný návrh o přerušení do určité okolnosti, to znamená časová, věcná a tak dále. Nebudu citovat paragraf jednacího řádu, ale je to tak.

Kdo je proti? Děkuji vám.